Jenom chci říct, že to je poslanecký návrh, to není vládní návrh, to není návrh Ministerstva vnitra, ale myslím si, že tenhle poslanecký návrh by měl v našem funkčním období být zařazen na program, a prostě se ukáže, jakým způsobem je spíše na té konzervativně liberální linii tato Sněmovna rozložena, jakým způsobem je rozložení sil ve Sněmovně, ale byl by to nějaký vzkaz a byl by to nějaký výsledek. Myslím si, že to přešlapování a vyčkávání a oddalování prostě není namístě.

Děkuji. Není tomu tak. Další v pořadí je tedy pan poslanec Hájek, který interpeluje pana ministra Rakušana. Pane poslanče, prosím. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, Česká pošta je už několik let ve velké ztrátě. Má jednu z nejhustších sítí poboček na světě, vláda proto přistoupila ke kroku, za který je sice kritizována, ale je nutný. Moje otázka zní: Postačí zrušení 300 poboček ke stabilizaci České pošty? Nebude nutné jich zrušit víc, což v minulosti říkal i Andrej Babiš, poslanec za hnutí ANO? Děkuji za odpověď. Pane ministře, prosím.

A je také pravda, že zde přítomný pan ministr Stanjura se na vládě šéfa Českého telekomunikačního úřadu ptal, proč došlo od nich jako od regulátora ke změně pohledu na věc, proč to číslo jako takové klesá. Samozřejmě, Český telekomunikační úřad má právo takovou věc přehodnotit, nějak se na to podívat, a my si myslíme, že i těch 300 poboček ano, pomůže stabilizaci České pošty. Tam musí nastat mnoho dalších kroků. Samotná transformace České pošty, případné rozdělení na listovní služby a služby logistickobalíkové, to je všechno už transformační plán jako takový a k tomu určitě dojít bude muset, aby se Česká pošta ozdravila, stejně jako zbavení se zbytných nemovitostí a podobně.

Také děkuji. Zeptám se pana poslance, zda je zájem o doplňující dotaz? Není tomu tak. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo.

Mladí dospělí se po propuštění ze zařízení ústavní péče ocitají opravdu ve velmi specifické životní situaci. Potřebují řešit mnoho věcí najednou, a především jsou to věci, které nikdy předtím neřešili. Potřebují si najít a udržet bydlení, samostatně hospodařit s financemi či si najít zaměstnání a někteří k tomu potřebují intenzivní doprovázení a podporu, protože jim chybí informace i praktické zkušenosti.

Z poslední doby mám několik podnětů od samotných mladých nebo od sociálních služeb, kam se nakonec tito mladí obrátili, a ty podněty se týkají závažných problémů v systému zajišťování této následné péče v praxi. Proto se ptám, pane ministře, jakým způsobem je zmíněná systémová podpora v praxi zajišťována? Děkuji, paní poslankyně. Další v pořadí je pan poslanec Zlínský, který interpeluje pana ministra Válka. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážení páni ministři, vážený pane ministře zdravotnictví, vážené dámy a pánové, omlouvám se, že opět otevírám problematiku covidu19. Asi už toho máme všichni plné zuby, ale víte o tom, že já se dlouhodobě zabývám problematikou krizových situací a stavů, tak mně to nedalo a dovolil jsem si to znovu otevřít.

Děkuji za odpověď. Také děkuji a nyní má slovo pan ministr Válek.

Pane ministře, prosím.

Podobně jako, vaším prostřednictvím, paní předsedající, vy, pane poslanče, já byl v opozici, a kdybych chtěl prvoplánovitě reagovat, tak opatření budu kritizovat.